Návrh byl přijat. Prosím, pokračujte.

Kdo je proti? Hlasování číslo 74, přihlášeno 172 poslanců a poslankyň, pro 169, proti žádný. Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Hlasování číslo 75, přihlášeno 172 poslanců a poslankyň, pro 77, proti 90. Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Hlasování číslo 76, přihlášeno 173 poslanců a poslankyň, pro 78, proti 94. Návrh byl zamítnut. Prosím, pokračujte.

Kdo je proti? Hlasování číslo 77, přihlášeno 173 poslanců a poslankyň, pro 21, proti 91. Prosím, pokračujte. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím, pokračujte.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím, pokračujte.

Hlasování číslo 85, přihlášeno 173 poslanců a poslankyň, pro 78, proti 91. Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut. Prosím, pokračujte.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.